poslanik Dušan Milisavljević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 30. avgusta 2017. godine. Da li narodni poslanik dr Dušan Milisavljević želi reč? Podneo sam dva predloga izmene Zakona o osnovnom i srednjem vaspitanju. Sada ste me prozvali za srednje vaspitanje. Ovo je pokušaj da preventivno delujemo na vršnjačko nasilje koje se dešava svakodnevno u našim i osnovnim i srednjim školama. Ono što smo svedoci iz dana u dan, to je da preko televizije, preko društvenih mreža vidimo da se neki roditelj žali na problem svog deteta koje je zlostavljano u osnovnoj ili srednjoj školi. Ideja je da se kroz jedan preventivni rad sa vršnjacima, sa decom dođe do zaustavljanja nasilja u školama. Ideja i predlog ovog zakona je da se uvede jedan praktično edukativni čas sa razrednim starešinom, gde bi se razmatrao problem sa decom, gde bi se deca učila da u njihovom razredu ili u njihovoj generaciji ima neko dete koje slabije čuje, koje nosi slušni aparat, koje slabije vidi, koje ne može da dovoljno dobro prati nastavu, da bi trebalo da sa njim zajedno rade i da mu se ne podsmevaju u školi. Ono što moramo da priznamo je da su u nekim situacijama deca nemilosrdna i da praktično sve te neke čarke počinju slučajno, bez nekog većeg povoda, sa nekim bezazlenim vređanjem, spletkarenjem, davanjem pogrdnih imena detetu, do ismevanja i ogovaranja, širenja laži, ali prisutno je i fizičko nasilje koje se slika, snima sa mobilnim telefonima i posle toga pušta kroz društvene mreže. Ono što je ideja, opet ponavljam, pošto po sledećem predlogu zakona neću da se javljam, je da se uvede, praktično, prvi čas svakog meseca sa razrednim starešinom, a u osnovnim školama sa učiteljem, gde bi se razmatralo, gde bi se pričalo o tome da drug ne sme da bude meta i da sa drugom mora da se podeli i užina, da dete koje slabije prati nastavu, pored učitelja ili nastavnika, treba da ima podršku i drugara iz razreda. Hvala vam puno. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje JP Elektroprivreda Srbije Beograd, kao i ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena Elektroprivredi Srbije Beograd. Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine. Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine. Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? Nije prisutan. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine. Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? Nije prisutan. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine. Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, nije glasalo 157 narodnih poslanika. Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje „Er Srbija“, obaveza koje Vlada Republike Srbije i „Etihad“ imaju prema „Er Srbiji“, ukupnog poslovnog gubitka „Er Srbije“ u periodu od 2013. godine do danas, ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena „Er Srbiji“ u istom periodu i štetnosti ugovora koji je Vlada Republike Srbije potpisala sa „Etihadom“ i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine. Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, nije glasalo 156 narodnih poslanika. Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog za razrešenje Veroljuba Arsića sa funkcije potpredsednika Narodne skupštine, koji je Narodnoj skupštini podnela grupa od 31 narodnog poslanika 13. aprila 2017. godine. Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, nije glasalo 157 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog za razrešenje Maje Gojković sa funkcije predsednika Narodne skupštine, koji je Narodnoj skupštini podnela grupa od 31 narodnog poslanika 13. aprila 2017. godine. Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč?

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine. Nije prisutan. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine. Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, nije glasalo 155 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Dušan Milisavljević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 30. avgusta 2017. godine. Da li narodni poslanik Dušan Milisavljević želi reč? (Ne) Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o predsedniku Republike, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine. Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? (Nije prisutan.) Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik, nije glasalo 159 poslanika, te konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje ukazuju na povezanost Aleksandra Vučića i Andreja Vučića sa pravosnažno osuđenim trgovcem narkotika Aleksandrom Stankovićem, zvani Sale Mutavi i prinudnog preuzimanja luksuznog restorana „Franš“ u Beogradu, upravljačkih prava nad firmama IT industrije „Alti/Vin Vin“, „Prointer“ i „Energosoft“, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta, koji je Narodnoj skupštini podnela Vlada, 30. novembra 2017. godine. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam pažljivo čekao da nam se poslanik Saša Radulović obrati sa svojim dopunama. Očigledno je otišao, pa zaboravio da se vrati. Predlogom zakona koji sam ja predložio, a za koji ne insistiram da baš danas bude na dnevnom redu, želeo sam da napomenem narodnim poslanicima da se pripreme za ovaj zakon. Mislim da je saradnja sa Bosnom i Hercegovinom dragocena, posebno po pitanju drumskog saobraćaja, puteva, itd. Pozdravljam nameru, gospodine Omeroviću, izgradnju auto-puteva koji će ići ne samo kroz Srbiju, ne samo prema Sarajevu, već će se vraćati preko Bjeljine, ponovo u Republiku Srbiju i da na takav način umrežimo ne samo Republiku Srpsku, već i Federaciju, za koju verujem da će nam vremenom biti sve naklonjenija. Auto-putevi su neophodni, a to ovi nesrećnici pre nas nisu shvatili, ne samo za povezivanje naroda i putnika, radnika koji rade na obe strane Drine, jer njima nije bilo stalo do radnika – zašto bi neradnici vodili računa o radnicima, o njihovim pravima, oni su otpustili 400 hiljada ljudi, tako da im prevoz radnika nije ni trebao. Nije im trebao ni prevoz roba, imali su samo uvoz. Čak se i taj transport vršio stranim vozilima. Pozajmljivali su novac, prodali su celu našu privredu i za taj novac, pozajmljeni, i od prodate privrede kupovali su stranu robu. Nisu imali ni potrebe da grade auto-puteve, jedan su napravili iz njive u njivu, to je njihov najveći uspeh, i most koji je spojio za 500 miliona dve mesne zajednice u Beogradu. To je bio veliki uspeh udruženog zločinačkog poduhvata stranke bivšeg režima i stečajnih upravnika. Zato mi je žao što je onaj stečajni upravnik otišao i zaboravio da se vrati. Mora da traži svog koalicionog partnera koji je otišao na tv duel sa njim. Auto-putevi nose razvoj. Ova vlast to radi. Infrastruktura je preduslov da strane investicije i domaće investicije podignu privrednu moć ove zemlje, da je podignu na preradi, na proizvodnji i bruto domaći proizvod, kao što vidite, prošlog meseca je rastao za 4,2% Verujem da će auto-putevi prema Bosni i od Bosne, i prevoz putnika, doprineti ekonomskom razvoju obe države, Republike Srbije i meni drage Republike Srpske, pa i Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije. Hvala, kolega Rističeviću. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje „Železara Smederevo“ od 2014. godine do danas, ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena „Železari Smederevo“ u istom periodu i štetnosti svih ugovora koje je Vlada RS zaključila u vezi sa poslovanjem „Železare“, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine. Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? (Nije prisutan.) Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje: za – četiri narodna poslanika, nije glasalo 154 poslanika, te konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica da li je tokom izbora za narodne poslanike, održanih 24. aprila 2016. godine, došlo do izborne krađe, odnosno da li su glasovi koji su na lokalnim izborima, održanim istog dana, osvojili opozicioni građanski pokreti, stranke manjina i opozicione stranke, ukradeni i upisani kao glasovi izbornim listama Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje, Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma i dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine. Da li Saša Radulović želi reč? (Nije prisutan.) Stavljam na glasanje ovaj Predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog. Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi uvida u celokupan izborni materijal predsedničkih izbora 2017. godine i utvrđivanja da li izborni materijal sadrži anomalije i u čemu se one sastoje, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine. Da li Saša Radulović želi reč? (Ne) Stavljam na glasanje ovaj Predlog.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa stečajem koji se sprovodi na „Rudarsko-topioničarskom basenu Bor“, razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje RTB Bor, ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena RTB Bor i štetnosti plana reorganizacije RTB Bor. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje JP „Srbijagas“ kao i ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena JP „Srbijagas“ počev od osnivanja preduzeća 2005. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice koja se odnose na nepravilnosti prilikom glasanja okolnosti koje su dovele do toga i obeležili sprovođenje izbora za predsednika Republike 2017. godine, na teritoriji opštine Sjenica. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja porekla novca kojim je ministar odbrane Aleksandar Vulin kupio stan u Beogradu. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Stavljam na glasanje predlog poslanika Saše Radulovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Saše Radulovića da se na dnevni red sednice stavi tačka – Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju. Stavljam na glasanje predlog poslanika Saše Radulovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarade i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Dušan Pavlović i Saša Radulović predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Dušan Pavlović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika. Stavljam na glasanje.

Stavljam na glasanje predlog Dušana Pavlovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Stavljam na glasanje predlog Dušana Pavlovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim komorama.

Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Stavljam na glasanje predlog Dušana Pavlovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

na glasanje predlog poslanika Dušana Pavlovića, dr Ratka Jankova i Jasmine Nikolić da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju.

Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o trgovinsko-ekonomskoj saradnji. Dame i gospodo narodni poslanici, Sporazum o trgovinskoj saradnji je za nas veoma bitan. Zahvaljujući naporu ove Vlade, a molim mog kolegu poljoprivrednika da se smiri, a ja shvatam da on i gospođa „vinodelić“ imaju pravo na svoju tugu zbog izgubljenih izbora, svaki trgovinski sporazum za nas je veoma bitan. Strani investitori, sem što donesu novac u ovu zemlju, donesu i nova tržišta, ma odakle dolazili, gde se ta roba plasira. Zahvaljujući tome, obrnuli smo jedan negativan proces koji je bivša stranka režima, kada je bila na vlasti u zločinačkom poduhvatu zajedno sa stečajnim upravnicima imala u praksi i taj proces smo obrnuli i naša pokrivenost uvoza i izvoza je sa 50 i nešto posto narasla na gotovo 80% Ostalih 20% nam nadoknađuje strane investicije i na takav način, plus srpska dijaspora koja daje svoj nemerljiv doprinos, na takav način imamo stabilnost kursa za šest godina, kurs evra je porastao svega za jedan dinar ili za manje od 1% U njihovo vreme, samo za tri godine njihove vlasti, vlade koje su oni vodili, i koja je bila Vlada opštenarodne propasti, kurs je samo za tri godine rastao za 50% Danas oni, koji nemaju nikakav program, nikakvu ideju žestoko se bore protiv stranih investicija. Poslednji njihov pokušaj i aplauz, nažalost, i mog kolege poljoprivrednika u pokušaju i ovi koje je narod kaznio, i to žestoko na izborima, kada su aplaudirali požaru na jednoj od stranih investicija, koja se realizuje u Republici Srbiji. Za mene je neverovatno da neko ko želi da uposli svoj narod, a oni to izgleda ne žele, jer su ga dobro opljačkali, da ne može lako da se povrati, za mene je aplauz tih nesrećnika bio vrhunac beščašća i ima ona izreka koju je Sokrat rekao „bitange i prevaranti će poželeti vlast i demokratija će im to dati“

Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Dragan Vesović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o zaštiti srpskog jezika. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Dragan Vesović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.

Narodni poslanik Dragan Vesović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

Narodni poslanik Ivan Kostić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog deklaracije o zaštiti ćirilice i očuvanju književnog i kulturnog blaga srpskog jezika nastalog na latinici.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodna poslanica Marija Janjušević predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2017. godine od dana raspisivanja predsedničkih izbora do dana objavljivanja privremenih rezultata izbora na obrađenih 99,9 biračkih mesta. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodna poslanica Marija Janjušević predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2016. godine od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora. Zahvaljujem, predsedavajuća. Dakle, od 14. novembra 2016. godine mi iznova predlažemo da se formira anketni odbor koji bi utvrdio sve nepravilnosti tokom izbora 2016. godine. U to vreme i SNS je takođe dala svoj predlog da se anketni odbor formira ali na plenumu nije glasala niti za sopstveni predlog, niti za naš predlog. Mi od toga nismo odustali i veoma je važno, pogotovo u današnje vreme kada su se izborni procesi u svakom smislu pogoršali po građane Srbije, da se vratimo na taj dan, na tu izbornu noć, kada je Srpski pokret Dveri optužen da je uguran u ovaj parlament. Mislim da su građani Srbije zaista mogli da uvide razliku u raspravama u ovom sazivu parlamenta u odnosu na prethodni saziv Narodne skupštine Republike Srbije i da je sada potpuno jasno zbog čega Dveri nikako nisu smele da uđu u ovaj saziv i zbog čega je bilo potrebno onoliko energije i truda sa naše strane da dokažemo pokušaj krađe i ipak dođemo ovde da predstavljamo građane Srbije i da iznosimo istinu. Za mene kao ženu je takođe posebno važno da se dokaže da u toj noći nije bilo nikakvog nasilja i da ja nisam u stranci u kojoj su nasilnici. Ovo je stranka koja promoviše porodične vrednosti i, kažem, za nas bi bilo veoma važno da se formiranjem anketnog odbora utvrdi ko je zapravo u ovoj državi jedini pravi nasilnik, a da Dveri napokon dobiju ono što im pripada – čist obraz i da mogu da pred građane Srbije još jednom izađu i ponove da nismo nasilnici, da smo čestiti predstavnici porodične Srbije.

Dakle, predložili smo jednu kompletnu porodičnu deklaraciju koja sadrži sve ono što je neophodno da se država ozbiljno bavi ovim pitanjem. Kao porodični pokret koji je zbog ovoga i ušao u politiku, logično je da su Dveri prve u podnošenju jedne takve porodične deklaracije, ali, s obzirom da su i ostale kolege političari naveliko počeli da govore o tome da treba povećati stopu nataliteta, da treba sprečiti depopulaciju, ja se iskreno nadam da neće biti licemeri i da će prihvatiti moj predlog da se porodična deklaracija izglasa u ovoj Skupštini ili da ona makar bude predmet rasprave. Trenutno u Srbiji imamo stopu fertiliteta 1,43%, a za prostu reprodukciju neophodna je stopa od 2,1% U prethodnoj godini rodilo nam se najmanje beba u poslednjih sto godina, a to se zapravo nadovezalo i na 2016. godinu, gde smo imali isti poražavajući rezultat. Svi mi u Dverima zapravo smatramo da je naša stopa nataliteta činjenica da praktično nestajemo naš najveći problem. Dakle, ako mi porodicu ne budemo stavili u centar svih drugih političkih dešavanja, sve ostalo što radite je potpuno smešno i besmisleno. Evo, na primer, Demografski savet, koji bi trebalo da pospeši stopu rađanja u Srbiji, zapravo se menja. NJegov sastav se menja iz jednog u drugi saziv Vlade i trenutno imamo slučaj da Demografskim savetom u Srbiji predsedava premijerka Ana Brnabić. Kada uz to dodamo i ministarku Slavicu Đukić Dejanović, koja do sada nije uspela čak ni da se dogovori sa kolegama šta su slogani, jer ona i nema drugo da ponudi porodicama osim slogana, onda zaista uviđamo koliko je važno da se deklaracija o podršci porodici usvoji i da se u ovoj državi napokon ozbiljno pristupi rešavanju ovog ozbiljnog državnog pitanja, zapravo pitanja opstanka srpskog naroda. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Mi smo svedoci da je na vrat, na nos donet Zakon o sprečavanju diskriminacije i ja pozdravljam takav pokušaj Vlade, ali on je, kao i drugi zakoni doneti po nalogu EU, donet u neskladu sa onim što je realni život u Srbiji. Pokušala sam da predložim neke ispravke, popravke, da kažem, ovog zakona, jer je moguće da dođe do zloupotreba, a na koji način, evo, reći ću ako navedem na koje se osetljive grupe ovaj zakon odnosi. To su: žene trudnice, porodilje, roditelji, maloletnici, osobe sa invaliditetom i drugi. Predložila sam da se reč „i drugi“ izbriše ili jednostavno dodatno definiše, kako ne bi bilo kasnije zloupotreba, da se u osetljive grupe uvode i one osobe koje to zapravo realno nisu. Sa druge strane, ako tužioci mogu sami svojevoljno da odlučuju ko je izvršio diskriminaciju a ko nije i određuju kazne, to će potencijalno ugroziti roditelje u Srbiji, jer se već uveliko nameće sadržaj sa kojim se mnogi roditelji u Srbiji ne slažu. Dakle, imamo veliki pritisak iz EU da se njihove vrednosti uvode u naše udžbenike i da se maloletnoj deci vrši promocija homoseksualizma. Ja ću vam tu napraviti jednu veoma važnu razliku, da pravim značajnu razliku između vrednosti EU i evropskih vrednosti. Dveri i te kako podržavaju evropski vrednosti i drže do njih, ali ono što EU promoviše kao svoje vrednosti, prosto nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije, po kojem roditelji imaju pravo da svoju decu vaspitavaju u skladu sa sopstvenim moralnim i verskim načelima i imaju pravo da mogu da odluče kakav će biti sadržaj udžbenika, koji se njihovoj deci plasira. Mi sa sadašnjim zakonodavstvom i sa ovako razularenim ministrima u trenutnoj Vladi, koji mogu da odlučuju o sudbini svakoga od nas, možemo samo da očekujemo zloupotrebu i ništa više. Ovaj predlog je samo jedan od načina da zaštitimo našu decu i da roditeljima omogućimo da ih podižu u skladu sa svojim sopstvenim načelima. Kažem opet, onako kako

Narodni poslanik Zoran Radojičić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Zoran Radojičić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o izražavanju počasti građanima Srbije ne srpske nacionalnosti poginulim za otadžbinu. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Narodni poslanik Marijan Rističević, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o potvrđivanju međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balasnim vodama i talozima iz 2004. godine. Dame i gospodo narodni poslanici, brodskim vodama i talozima. Veoma je bitno zbog zaštite životne sredine imati ovaj sporazum. Mi u Inđiji to najbolje to znamo. Nama je bivši režim na bunarima, na vodozahvatu, naravno moja koleginica koja je iz Inđije o tome ne želi da priča, zato što su čvrsto povezani sa strankom bivšeg režima, nama su sagradili na vodozahvatu fabriku za reciklažu olovnih akumulatora, sa upojenim kanalom koji se nalazi iznad vodozahvata. Razne zagađivače su doveli. Doveli su „Energo zeleno“ i obećali 170.000 životinjskog otpada i taloga, ali pošto toga nema da pokoljemo ceo stočni fond, odštetni zahtev prema Republici Srbiji, zbog brljotine stranke bivšeg režima je 130 miliona evra.

Postoje izborni talozi. Postoje neki koji žele anketni odbor za 2016. godinu. Evo, želim i anketni odbor, da utvrdimo ko je to uguran u Skupštinu. Sada smo gledali jednog ambasadora koji više nije mogao da pomogne. Sada vidimo tu pojavu koja se zove „rasulović del boškić kompani“ koja se grčevito bori da iz taloga koji je dobila, nekako se plasira u drugi krug. Ma ne pomaže Skot nano više, ni ljekari ni travari. Jedan je otišao, drugi je zaboravio da se vrati. Danas slušamo njihove predstavnike koji su ovde krljali mikrofone, lomili i narod ih je žestoko kaznio. Ne može neko ko je bio anketar USAID, koja je dobijala novac odatle da govori o porodičnim vrednostima, o tome kako su oni protiv EU, SAD. NJihovo licemerje je narod kaznio na ovim izborima i glas naroda je glas Boga. Ovde nema ni jedna opoziciona stranka a da joj nije ostao samo talog, ni jedna opoziciona stranka koja je pod svojim imenom ušla 2016. godine, više nema cenzus. DŽabe se oni trude, možda bi im Sanda mogla to da objasni, džabe se oni trude da broje glasove hiljadu puta. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o genetički modifikovanim organizmima i proizvodima od GMO. Izvolite. Zahvaljujem predsednice. Po treći ili četvrti put se trudim da ukažem na značaj donošenja ove deklaracije, koju je usvojilo 136 skupština opština i gradova u Republici Srbiji. Na teritoriji tih 136 opština i gradova u Srbiji stanuju 224 poslanika u ovom sazivu Narodne skupštine. Stoga se postavlja pitanje, imajući u vidu da sam na prethodnoj sednici dobio svega sedam glasova za usvajanje ove deklaracije, koga mi predstavljamo? Da li predstavljamo partijske lidere koji su tvrdili da je čeri genetički modifikovan paradajz, ili predstavljamo građane Republike Srbije, izvornu bazu u kojoj živimo, odnosno ono što usvajaju lokalne samouprave na teritoriji gde živimo? Ne želim da vam ukazujem puno toga, ali dovoljno je da pročitate samo intervju profesora Seralinija u „Novostima“ od pre dva dana i da shvatite koje su pogubne posledice GMO organizama. Neki se zalažu za novu polarizaciju u Srbiji, za uvoz GMO organizama, zabranu uzgoja GMO organizama, ne shvatajući da je to podla igra i da će praktično dozvolom uvoza GMO organizama dobiti nelojalnu konkurenciju naši poljoprivrednici i proizvođači hrane u Srbiji, jer će imati nelojalnu konkurenciju ovih proizvoda iz inostranstva.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Veroljub Stevanović predložio je da se dnevni sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora, radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa likvidacionim postupkom „Takovo osiguranja“ Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodni poslanik Dejan Nikolić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrednost. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Dejan Nikolić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Dragoljub Mićunović predložio je da se dnevni red senice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o udžbenicima. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu. Izvolite. Zahvaljujem, predsednice. Evo, sada kada su završeni beogradski izbori, kada smo videli šta se sve izdešavalo u glavnom gradu na izborima u nedelju, mi predlažemo da budete zaista i fer i korektni, da ovaj Predlog zakona uvrstite u dnevni red kako bi Beograđani ubuduće birali svog gradonačelnika direktnim putem. Smatramo, kao što smo smatrali i onda, da je veoma važno da građani Beograda znaju za koga glasaju, da građani Beograda znaju ko je taj za koga daju svoj glas i ko je taj ko im garantuje, čime god, garantuje svojim imenom i prezimenom da će onaj program i ona obećanja koja nudi na izborima da i ostvari. Zaista smatram da je veoma bitno i važno zbog građana, pre svega, da imaju prava da biraju, a ne da im se podmeću lažni bilbordi, ne da im se podmeću lažna imena, lažne balerine, lažni investitori, lažni doktori, lažni profesori, već da zaista znaju ko je čovek koji će voditi Beograd u naredne četiri godine. Pošto su izbori završeni u nedelju, uz grubo kršenje izborne volje građana, ono što možete da uradite ukoliko zaista smatrate da je danas vreme, a ja mislim da, evo, jeste, nekoliko dana će proći, vi ćete, pretpostavljam, formirati gradsku vlast, ali možete da kao skupštinska većina usvojite Zakon o glavnom gradu, koji govori o tome da Beograđani ipak imaju prava da glasaju za svog gradonačelnika, ne da glasaju za predsednika, ne da glasaju za premijera, ne da glasaju za neke imaginarne ličnosti, nego da glasaju za čoveka koji će taj grad i voditi. Beograd će opet, Beograd će ponovo dobiti gradonačelnika za koga građani nisu glasali na ovim izborima. Beograđani će ponovo dobiti onog koji nije dobio njihovo poverenje. To je ono što je loše u upravljanju glavnim gradom. To je ono što Beograd konstantno stavlja na marginu svetskih i evropskih metropola. Ne možete da na taj način ne omogućavate građane da nikako nemaju prava i da ih ponižavate da izaberu onog ko će njima upravljati u narednom mandatu. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj

Izvolite. Smatram da je svaki predlog koji smo podnosili na prethodnim sednicama, bilo pre izbora, bilo sada i ovi koje ćemo podnositi posle izbora i lokalnih i parlamentarnih i predsedničkih nešto što se tiče ljudi koji su na jako teškim zadacima, veoma teškog materijalnog stanja, a brinu o bezbednosti naše zemlje. Hiljadu puta smo govorili o njima, o njihovom teškom položaju i nećemo prestati da govorimo o njima, zato što verujemo u njih, verujemo u njihovu sposobnost, verujemo u to da je važno da se njihov glas čuje u ovom parlamentu i nikada nećemo prestati da zastupamo njihove interese. Oni danas koji su na granici, oni danas koji su u kasarnama, oni danas koji predstavljaju oficirski kadar, koji predstavljaju pilote, koji predstavljaju vojnike, oni danas koji brinu o tome kako će Srbija izgledati u budućnosti, nemaju dovoljno materijalnog stanja da sebi obezbede i svojoj porodici najosnovnije potrebe. Zato smatramo da njihov status mora da se promeni, kako bi bili mnogo zadovoljniji i kako bi svoj profesionalni život i svoju profesionalnu delatnost mogli mnogo efikasnije da rade nego što to rade danas. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata. Zahvaljujem. Predložili smo anketni odbor zbog jedne od najsramnijih stvari u istoriji grada Beograda, a to je aprila 2016. godine rušenje četvrti Savamala. Hercegovačka je nekoliko puta nakon toga renovirana, nekoliko puta nakon toga je prekrečena, opet raskopana kako bi se sakrili svi dokazi koji su vodili do toga ko je u noći brojanje listića u aprilu 2016. godine, nakon parlamentarnih izbora, definitivno dao nalog da se sruši Savamala i da se na taj način pokrene i okrene novi list u istoriji grada Beograda. Ono što se ne sviđa i ono što predstavlja prepreku za investitorski urbanizam u Beogradu, to će biti brutalno srušeno zato što je preči interes poslovnih partnera i tajkuna u gradu Beogradu od strane vlasti nego to što misle građani Beograda i to što piše u zakonu i Ustavu Republike Srbije. Ovo se na kraju završilo tako što je jedan od čuvara u Savamali tragično na kraju izgubio život. Do dana današnjeg ne znamo šta je rekao u policiji, ne znamo kakvu je izjavu dao, a pod veoma čudnim okolnostima je preminuo na VMA. Ono što se dogodilo jeste da je brutalno lišen slobode, da je vezivan, da je doživeo veliki stres i da se na kraju razboleo zbog svega što se dešavalo u toj noći. Veoma je važno da ovaj slučaj bude istražen do kraja. Ja sam potpuno siguran da ćemo jednog dana u gradu Beogradu imati vlast, u Republici Srbiji imati vlast gde će tužilaštvo, gde će nezavisno sudstvo osuditi one koji su ovo uradili, dali nalog, rušili, lišavali slobode građane i sprečavali policiju da reaguje i da zaštiti one koji su to veče bili ugroženi. Verujem da će mnogi završiti u pritvoru i zatvoru. Znam da nakon ovih izbora to nije očigledno tema, zato što su kupljene još četiri godine, ali verujte mi da će kad tad doći ova stvar na dnevni red i da mnogi osmesi danas na vašim licima će nestati. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika. Od kada smo predložili ovaj zakon do trenutka kada ste odbili, kao što ćete, pretpostavljam, da uradite i danas, da ga stavite na dnevni red, više od osamdeset žena je ubijeno u porodičnom nasilju. Ono što smo mi tražili ovim predlogom zakona i nećemo odustati od njega jeste da samo stavite na dnevni red ovaj zakon kako bi nasilnici u porodici, koji su registrovani kao nasilnici, bili pozvani u policijsku stanicu i kako bi im se oduzelo legalno stečeno oružje. Mislimo da je to veoma važno zato što je to način na koji bi sprečili preko 80 ubistava. Od trenutka kada smo predložili ovaj predlog zakona do danas, i to što se smejete i dobacujete, morate da razmislite kako se osećaju porodice ubijenih majki, supruga, kako se osećaju ona deca i oni ljudi čije su ćerke izgubile život u porodičnom nasilju. Oni više nemaju šta da izgube, oni su ljudi koji su u potpunom očaju, a vlast, a sistem ne radi apsolutno ništa da bi se napravila jedna mala prevencija da se to u budućnosti više ne dešava. Ovo je predlog zakona. Ukoliko ga stavite na dnevni red, mi ga nećemo obrazlagati, mi ćemo samo glasati za njega, jer ovo nije stvar politike i političkog stava, ovo je stvar normalnosti, ovo je stvar uređenog društva koje vodi računa o onima nad kojima se nasilje vrši. To je ono što je molba sa naše strane. Nikada nećemo odustati od ovog predloga i ko zna koliko još života, i ko zna koliko još, nažalost, žena će izgubiti život samo zato što ovaj predlog ne želite da stavite na dnevni red. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj

Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o radu. To je zakon koji smo predložili zato što najbolji iz Srbije odlaze. Oni svakoga dana odlaze. Svakog dana onaj ko završi fakultet, onaj ko završi srednju školu i nešto nauči da radi ne želi da ostane u Srbiji, u Srbiji u kojoj ne postoji vladavina prava, u Srbiji u kojoj se ne vrednuju najbolji, u Srbiji u kojoj ne vrednujete učinak, u Srbiji u kojoj nema posla za one koji su vredno učili, koji su snalažljivi, koji su talentovani, već samo za one koji su partijski podobni i one koji će obezbediti svoj glas i glas svoje porodice na nekim narednih izbora. Takvih izbora i takve demokratije možete da imate koliko god hoćete, ali ćete ostati bez mladih ljudi u Srbiji, ostaćete bez najpametnijih, ostaćete bez onih koji će služiti nekoj drugoj zemlji, koji će svoju energiju upotrebiti u nekoj Nemačkoj, u nekoj Norveškoj, u nekoj Kanadi, a koji se nikada više neće vratiti u Srbiju zato što im ova zemlja ne daje nikakvu mogućnost i ne daje nikakvu opciju, ni nikakvu nadu da je ovde život moguć. Mlade ljude, srednjoškolce u Srbiji od srednje škole mnoge multinacionalne kompanije stipendiraju, daju im stipendije za prestižne fakultete, a nakon toga ih zapošljavaju u svojim firmama i odvlače kao radnu snagu koja je kvalitetna, koja zna da radi, kao snagu koja zna da misli, koja ima snage za promene, kao građane koji će služiti u nekoj drugoj zemlji, u nekoj drugoj kompaniji inostranoj, a ne u Srbiji i ne u preduzećima koja ovde stiču i rade biznis. Ono što je veoma važno jeste da usvojite ovaj predlog zakona kako bi mladim ljudima dozvolili jedan mali podsticaj, jedan vid džeparca koji će Srbija i poslodavac zajedno plaćati jednom mladom čoveku, jedan vid podsticaja koji će omogućavati da kada završi srednju školu ili fakultet bude konkurentniji na tržištu radne snage, da ima obaveznu praksu koja se plaća, da mu se za to zaista ponudi neko znanje i neki novac, jer samo od toga zavisi da li ćete mu približiti Srbiju da mu ne bude dovoljno daleko. Mnogi koji se rode u Srbiji, Srbija im je mnogo daleko, mnogo im je daleko zato što se samo vlast i samo oni gde su stranke na vlasti isključivo bogate i koriste privilegije sistema, dok mladi, pametni ljudi beže iz Srbije i odlaze zauvek odavde. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da nije prihvaćen predlog.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj Sporazum je veoma bitan. Međutim, pažljivo sam pratio i prethodnog govornika koji svojim nastupom upravo ruši sve pokušaje investicija, pa i ove kineske. On kaže da smo neobrazovani, da smo kupili diplome. Hajde neka Balša, Šule i oni drugi donesu svoje indekse. Znate šta će biti ako ni donesu svoje indekse ovde?

Oni su protiv kineskih investicija. Oni su protiv toga da obnovimo sve pruge i puteve, da vozimo svoje radnike, da izvozimo svoju robu. Ako je poplava, oni aplaudiraju. Ako je požar, oni aplaudiraju. Ako, ne daj Bože, nekog ubiju, oni aplaudiraju. Nema šta nisu politički zloupotrebili. Demokratska stranka je izgubila zato što ona više odavno nije demokratska. Ona se samo tako zove. Demokratska stranka, a to ću Balši objasniti, je samo ambalaža, unutra nema sadržaja. Postoje neki ustajali otpaci koji nisu Demokratska stranka, koji nisu nikad ni bili. Ceo dan je Balša želeo, rušeći izbore, da srušio ovakvu investiciju. Jurio je bugarski voz po Beogradu. Nije on našao bugarski voz po Beogradu, da bi srušio kinesku prugu koju grade u Srbiji. Pozajmili su ga Saši Jankoviću, pre toga Dverima, Slovake nazvali četnicima i oni očekuju da im se ti ljudi posle se vrate. To su njihove greške. Oni imaju pravo na svoj bol i tugu. Mi ćemo to tolerisati, ali kada oni pričaju o radnicima, onda me nekako spopadne muka. O radnicima i radničkim pravima pričaju ovi Maldivci. Hvala. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“ Beograd na vodi“ je, ako uopšte više i postoji, pošto smo poslednji put čuli o njemu kada je bio zapaljen ceo jedan sprat, ako postoji još uvek i ako niste od njega odustali, onda samo da sve ono što je pravno ostalo da uradimo, da uradimo da se ne brukamo kao jedna zemlja, jer dve zgrade od obećanja od 1.800.000 kvadrata, ni dve zgrade nisu završene za pet godina. Sada, kao što neki stručnjaci govore, morate da skidate celu fasadu koja je zapaljiva, pa svi oni koji su kupili tamo stan, sada ne smeju da se usele zato što ne znaju da li će dok budu spavali da se zapali cela zgrada i da li će rizikovati život zato što su im instalacije omča oko vrata. To je taj čuveni projekat koji su radili ti neki svetski stručnjaci za koje niko nikad nije čuo, neke svetske agencije i firme koje su projektovale, a koje krijete kao zmija noge. To su neke čuvene zgrade u koje je trebalo da dođu neki strani veliki bogataši, tajkuni, investitori, a od njih ne znamo ni ko su, ni šta su, ni da li i zaista postoje. Samo znamo da su Beograđani ostali bez preko 170 hektara zemljišta u centru Beograda, da su platili nekome te zgrade koje su samozapaljive, da se oglasila i služba koja je bila potrebna po usvajanju plana posebne namene i dala saglasnost na to da kao protivpožarci ne daju saglasnost na ovakav projekat s obzirom da ne mogu da sa sigurnošću kažu da će on biti bezbedan. Za to postoje, naravno, dokumenta i papiri koji govore o tome da niko ne želi da garantuje da će taj projekat, posebno ove zgrade, iz kojih se i dalje ispumpava voda, a koje gore, da budu bezbedne po ljude koji jednog dana budu živeli, ako je uopšte ideja da tamo neko živi. Iz tog razloga mislim da prvo prestanemo da se sramotimo kao zemlja i da stavimo jednom zauvek tačku na ovu pljačku i na ovaj lažan ugovor i na sve ono što je Beograd i od Beograda napravilo jednu veliku sprdnju u poslednjih pet godina. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sumnjivih transakcija SNS, kao i zbog sumnje na pranje novca tokom parlamentarnih izbora 2014. godine i predsedničkih izbora 2017. godine. Izvolite. Onoga dana kada institucije u Srbiji budu bile nezavisne, kada institucije u Srbiji, poput tužilaštva budu radile svoj posao, na dnevni red će sasvim sigurno doći i ova stvar, a to je pranje novca za koje je čak rekao i predsednik SNS da je postojalo u izborima koji su bili iza nas, to su predsednički izbori. Do tada, ja sam potpuno siguran da ove i ovakve slične stvari neće ugledati svetlost dana. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o kupovini više od 700 novih putničkih vozila marke „Škoda“ Ministarstva unutrašnjih poslova. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi preskupe rekonstrukcije Trga Slavija i izgradnje muzičke fontane. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o načinu na koji je ministar odbrane u Vladi Srbije, gospodin Aleksandar Vulin, stekao stan u Beogradu od 107 metara kvadratnih u vrednosti od 244.620 evra. Ministar Aleksandar Vulin je dobio od svog advokata jedan savet, a to je da kaže kako mu je nečija tetka pozajmila dovoljno da kupi stan i da se ta tetka nalazi u Kanadi. Ono što je dobio kao savet jeste da kaže neistinitu stvar koja nažalost ne može da se proveri s obzirom na to da organi Srbije, nezavisne institucije ne rade svoj posao. Poreska uprava ne radi svoj posao. Tužilaštvo ne radi svoj posao, a zakoni Kanade su takvi da njihovi državljani ne mogu da budu podvrgnuti nikakvim proverama sem u slučaju sumnje da finansiraju terorizam. Ono što je slučaj sa Aleksandrom Vulinom jeste da je na jedan nezakonit način novcem koji očigledno nije zaradio, koji je dobio od nekog, kupio stan, a nije pred organima Srbije, poreskom upravom i tužilaštvom apsolutno snosio nikakve posledice i to je još jedna situacija i još jedna stvar koja od Srbije pravi džunglu u kojoj je moguće sve. Moguće je da se krade, moguće je da ne prijavljujete svoju imovinu, moguće je da ako ste ministar SNS da onda jednostavno ne podležete nikakvim zakonima, nikakvim ograničenjima. To je očigledno samo za građane, sirotinju, za srednje osiromašenu klasu koja plaća sve vas da sedite ovde, koji dopuštate Aleksandru Vulinu da kupuje stanove od novca koji je očigledno dobio od nekih tajkuna, od novca koji nije bio u legalnim tokovima i koji nije zarađen na častan i pošten način.

Narodni poslanik Balša Božović je predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora, radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa projektom investicionog ulaganja u poljoprivredu, između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se na dnevni red sednice stavi Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa gradske vlasti u Beogradu, u vezi sa potpisivanjem Ugovora o izgradnji spalionice na deponiji u Vinči. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.

Zahvaljujem. Mislim da postoje dokazi, ukoliko se ne varam, u Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije, koji su usmereni protiv predsednika kosovske vlade Ramuša Haradinaja, koga je podržala lista Srpske napredne stranke za premijera Kosova. Postoje optužbe, postoje činjenice, postoje konkretni dokazi. A šta Srbija radi sa tim i zašto Srbija ćuti? Šta se desilo i da li neko štiti svog koalicionog partnera na Kosovu? Ili vas nije briga ko je ubijao naše građane, ko je klao nealbance tokom rata, ko im je vadio organe i ko je trgovao njihovim organima? Imate slike ispred Skupštine Republike Srbije onih koji su nestali i onih koji su izgubili svoj život, čiji su organi završavali u toj „Žutoj kući“ i negde na nekim crnim tržištima širom sveta, a Republika Srbija ne radi ništa po tome. Možete da se mrštite, ali, to je uradio vaš koalicioni partner Ramuš Haradinaj, za kojeg postoje dokazi u Tužilaštvu za ratne zločine Srbije, a ćutite o tome i ne dozvoljavate da se o tome zna, zato što ga na taj način štitite i branite. Treba da vas je sramota. Ovo je izdajnička Vlada Republike Srbije.

Uzdržite se od kvalifikacija i uvreda takve prirode. Ne možete da kažete za Vladu Republike Srbije, koja je svakih par meseci na izbornim proverama, ovakve kvalifikacije. To neću dozvoliti. Dobili ste reč da obrazložite i ubedite poslanike da glasaju za vaš predlog, a ne da ustanete, izgubite živce zbog izbornih rezultata i počnete da vređate.

Ne želim ja da uveravam niti ubeđujem narodne poslanike vladajuće većine o tome da je potreban anketni odbor koji će da utvrdi sve činjenice o svim ljudima koji su nestajali u „Žutoj kući“, srpske ili neke druge nacionalnosti, tokom rata na Kosovu. Ja samo želim da Vlada Republike Srbije ubedi porodice onih ljudi čije su slike ispred Skupštine, na plakatima i na posterima, koji nemaju ni spomenik dostojan u Srbiji, nego se na onim čaršavima i na onim, da ne kažem kojim stvarima, drže njihove slike i zloupotrebljavaju, zarad lažne patriotske politike ove vladajuće većine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog. Inače, predlog dopune dnevnog reda je upravo smišljen kao institut da bi se ubedili poslanici da glasaju, da bi se nešto uvrstilo u dnevni red, a ne da držimo govore kao u Hajd parku. Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni predlogom Odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica oko privatizacije kruševačke fabrike IMK „14. oktobar“ Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do ljudskih žrtava i materijalne i nematerijalne štete u poplavama na teritoriji Srbije 2014. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica oko privatizacije PKB. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do paljenja ambasada SAD i SR Nemačke, koje su napadnute 21. februara 2008. godine, tokom protesta „Kosovo je Srbija“, kao i odgovornost, kako bivših, tako i sadašnjih nosilaca najviših državnih funkcija. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa izgradnjom fabrike kineske kompanije „Mei Ta“ u Bariču. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa potpisivanjem Ugovora za projekat „Beograd na vodi“ Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa Ugovorom Republike Srbije i firme Al Rawafed International Investment.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke obrazovanja anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice o ulozi, odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa potpisivanjem ugovora između Vlade Republike Srbije i Etihat ervejz u vezi sa osnivanjem preduzeća za avio saobraćaj Er Srbija. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa mogućom zloupotrebom i korupcijom u okviru Železare Smederevo 2015. godine, pri čemu je nastao gubitak od oko 150 miliona evra na godišnjem nivou. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti o postojanju privatnih prislušnih centara u koji su u službi najviših nosioca državnih funkcija u Republici Srbiji. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice, okolnosti i načinu na koji je guverner Narodne banke Srbije, gospođa Jorgovanka Tabaković stekla četvorosoban stan u Novom Sadu od 144 metara kvadratnih, za koje je 30. novembra 2012. godine preduzeće „Telekom Srbija“ preuzelo na sebe otplatu preostalog duga za pomenuti stan od 77 hiljada 700 evra. Predsednice, ovo je još jedan predlog formiranja anketnog odbora zbog očigledne korupcije koji se dešava u vrhu vlasti. Funkcioneri su ti koji su u ovih šest, evo ući ćemo i u sedmu godinu vlasti koji samo kupuju stanove, žive mnogo bolje dok su penzionerima smanjene penzije, dok su prosvetnim radnicima smanjene plate, apsolutno nikome ne odgovaraju. Građani su ti koji plaćaju njihove kvadrate. S druge strane, imamo državna preduzeća i državne firme koje snose troškove njihovih kredita. Imamo guvernerku koja očigledno nehaje za zakon i jednostavno ne samo da se okoristila u ovih nekoliko godina, već i apsolutno nema nameru da podnese na uvid svu svoju imovinu i način na koji je tu svoju imovinu isplatila. Kako i zašto građani plaćaju ove troškove, ove stanove, ove kule i gradove, to je apsolutno nemoguće saznati dok je ova vlast na čelu Srbije i iz tog razloga smatramo da je po silasku Aleksandra Vučića sa vlasti svaki od ovih anketnih odbora će biti u Skupštini Republike Srbije, usvojen, raspravljaćemo sa građanima i o svemu tome vrlo detaljno izvestiti tužilaštvo koje će napokon raditi svoj posao. Možete da kažete da su naši predlozi zakona, koji se tiču građana, koji se tiču poštenja u Srbiji, koji se tiču normalnosti i normalnog života u Srbiji, da su oni plod naše nekakve nervoze zbog gubitka beogradskih izbora. Da, mi jesmo izgubili beogradske izbore, ali ni jedan od ovih predloga nismo predlagali da bi na izborima pobedili. Mi ove predloge predlažemo zato što verujemo u njih, zato što verujemo da pravda u Srbiji više ne postoji i da mora ponovo da se zasnuje. Mi smo možda pali na ovim izborima i iz njih ćemo naravno izvući neku našu pouku. Na kraju, padate da bi naučili da ustanete, ali vera da radite ispravnu stvar, uverenje da morate biti istrajni i da treba da budete istrajni da bi jedan zadatak završili do kraja, je uverenje sa kojim ja nastupam ovde, zajedno sa svojim kolegama ispred DS, sa kolegama ispred SDS, Nove stranke i mnogih drugih koji su na ovim izborima štitili pravo građana da im se ne kradu glasovi, pravo građana da znaju na šta odlaze njihove pare i njihov novac, mukotrpno stečen, dok su se mnogi okoristili o te iste građane i dobili očigledno, vidimo na stotine i stotine kvadrata, a da niko ne zna odakle im novac za takvo bogatstvo. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja zakona o dualnom obrazovanju. Zahvaljujem. Veoma sam ponosan što sam zajedno sa svojim kolegama predložio ovaj zakon, iz prostog razloga što je on plod opet neke biznis varijante Privredne komore Švajcarske i Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete. Ne možete primenjivati dualno obrazovanje u Srbiji, u kojoj su građani sve siromašniji, gde su investicije takve da ne nude radniku ni osnovno ljudsko dostojanstvo. Ne možete dualno obrazovanje uvoditi u zemlji gde je i dalje veoma veliki broj nepismenih, gde očigledno svrstavate od najmlađih nogu decu na decu prvog i drugog reda, na one koji će očigledno biti sinovi i ćerke partijskih funkcionera, pa će onda moći da dobiju svoje obrazovanje. Sa druge strane gurate decu onih siromašnih ljudi, da nikada njihov potencijal i talenti ne budu iskorišćeni u ovoj zemlji. Od njih ćete napraviti jeftinu robovsku radnu snagu. Oni će motati kablove za 150 ili 200 evra. I dalje ćete kao Vlada Republike Srbije promovisati Srbiju na BBS i SNN kao zemlju jeftine radne snage. T0o je ono što je sramota i to je ono što ne daje apsolutno nikakvu budućnost ovoj zemlji, niti govori nekom mladom čoveku da u ovoj zemlji treba da ostane, da u njoj zasnuje svoju porodicu. Iz tog razloga smatram da je dualno obrazovanje pogubno, jer ćete zloupotrebljavati na taj način decu koja će raditi u nekoj fabrici, tobože zbog neke prakse, a neće biti plaćeni, vrlo verovatno i vrlo moguće za najteže poslove. Iz tog razloga, ovo je prvi zakon u grupi ostalih koje smo predložili i oko koga se cela opozicija slaže. Prvi zakon koji ćemo ukinuti kada postanemo vladajuća većina i kada smenimo ovu pogubnu vlast SNS, na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Gorana Bogdanovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru.

Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Nenada Konstantinovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o utvrđivanju poreza na neprijavljeni prihod građana.

Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Nenada Konstantinovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima.

Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Nenada Konstantinovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Nenada Konstantinovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Nenada Konstantinovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o opštem upravnom postupku.

Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Nenada Konstantinovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.

Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Nenada Konstantinovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.

Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Nenada Konstantinovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima. Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, meni je žao što ovi koji se razumeju u plovila su upravo izašli. Verovatno su otplovili jahtama na Maldive. Ovo je veoma značajno zato što se brodskim posadama podižu prava. Međutim, malopre je, najverovatnije u nedostatku šećera i vode, mom prethodnom kolegi pozlilo, jer je ovde govorio neistine. Zbog jahti, zbog plovila prodati su i interesi građana države Srbije. Surovo je istrgnuta država iz ruku njenih građana i na određen način funkcioneri su svoje javne funkcije podredili svojim privatnim poslovima, želeći upravo da kupe plovila. Danas oni govore o „žutoj kući“

Da vas podsetim da su ti albanski teroristi koji su pušteni, koje su oni pustili, izašao je ovaj Maldivac, da su 16. februara 2001. godine digli u vazduh vernike koji su išli na grobove za zadušnice u Podujevu. Ti isti teroristi koje su oni pustili su podigli u vazduh putnike koji su išli da odaju počast svojim pokojnicima. Ti isti albanski teroristi su prebacili nekoliko stotina u tu „žutu kuću“ Ta žuta boja, koliko vidim, Balša, Šule, Kena središe stranku za sva vremena, ostaju samo žuti dugmići.

Ti isti ljudi su upleteni u ubistvo na Goraždevcu. I danas oni pričaju o terorizmu, a zbog svojih blagougodnosti su pustili osuđenike koji su napravili toliko zla. Treba da znaju, izgubili su izbore, što radom zalužiš, ako radom ne zaslužite, nema niko da vas zaokruži. Stavljam na glasanje Predlog.

Poštovani poslanici, u skladu sa članom 87.